Já si myslím, že je také potřeba vnímat také to, a proto jsem jmenoval ty velké organizace, že tato agentura je dělaná pro sportovní prostředí. Pro ně my přidělujeme ty peníze.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Mám tady dvě přihlášky faktických poznámek. První je pan poslanec Vácha. Děkuju za slovo.

A my, kteří budeme schvalovat státní rozpočet, nad těmi šesti miliardami nebudeme mít už žádnou kontrolu.

Ale přece jenom ten mechanismus kontroly ministerstva a nějaké vládní agentury na úrovni Poslanecké sněmovny je diametrálně odlišný od situace, kdy to bude ministerstvo a kdy to bude agentura.

Děkuji.

Ale proto bych chtěl, abychom to do těch výborů posunuli, abychom se o tom začali bavit. Takže to už je moje poslední připomínka.

A my máme pokaždé na kraji každý rok velký problém, komu ty peníze máme dát, na základě jakých kritérií. Děkuji. Ale k té kontrole. To je naprosto zásadní.

A to bylo na ministerstvu.

Tudíž nebavme se o tom, že doteď Poslanecká sněmovna měla kontrolu nad tím, jakým způsobem se dotace do sportu přerozdělují. Děkuji.

To je čistě technicistní novela, že vzniká státní orgán a nějaké stanovy, že má předsedu a místopředsedu. A druhý bod. Pro mě teď peníze do sportu tečou neznámým způsobem. A tady z té novely zákona jste se dozvěděl něco o tom, jak tečou peníze? Tam o tom není ani slovo.

Měly by tam případně být. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivo Vondrák. Aby bylo jasno panu předcházejícímu předřečníkovi, chci říct, tento zákon definuje, jak vytvořit nástroj, který bude ty finanční prostředky rozdělovat. To je účelem. Děkuji. A nyní se vracíme do obecné rozpravy. Slovo má pan poslanec Karel Krejza.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Ale zato se dvanáct let věnuji tomu, že podporujeme na komunální úrovni sport. Je to z veřejných prostředků a ta problematika opravdu jednoduchá není. Podle mého názoru není možné vytvořit zcela transparentní, nebo resp. jednoznačná pravidla tak, abychom vyloučili lidský faktor. To prostě nejde. Nevymyslel jsem to.

Jsem zvyklý riskovat. Pro mě je podpora sportu důležitá. Nemyslím si, že je možné dát do zákona ta pravidla. Já si to nemyslím, i když nejsem legislativec. Jenom o čem se bavíme.

To jsou obrovská čísla. Já bych klidně podpořil založení Ministerstva sportu.